Dále děláme alespoň základní elementární digitalizaci některých úkonů a komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, pane ministře. Jsme ve druhém čtení, nikoliv ve třetím čtení, už se to řeší, tak jenom aby to Sněmovna zaznamenala. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Iniciativně tento návrh projednal také výbor pro zdravotnictví.

Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku a zároveň zpravodajka stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti, paní poslankyně Marie Jílková, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a v komisi a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Dobrý den, paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor projednal ve zkrácené lhůtě 25 dnů návrh zákona a doručil usnesení, které vám přečtu.